Zatím děkuji. Děkuji panu senátorovi.

Pan poslanec Mihola se omlouvá od 13 do 14 hodin. A z důvodu návštěvy u lékaře se od 13 hodin do konce jednacího dne omlouvá pan poslanec Vyzula. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

Tak jak už tady zaznělo, předkládaný senátní návrh zákona zakotvuje následující změny. To znamená, aby pro druhé kolo voleb do Senátu obdrželi voliči hlasovací lístky do poštovních schránek. Na rozdíl od prvního kola, kde hlasovací lístky mají být dodány nejpozději tři dny před hlasováním, před konáním voleb, však mají voliči hlasovací lístky obdržet nejpozději jeden den před hlasováním.

Z tohoto místa bych chtěl zdůraznit, že vláda vyslovila s tímto návrhem zákona nesouhlas.

Organizační výbor navrhl ústavněprávní výbor jako garanční výbor. Děkuji za pozornost.

Dále zde zastávám stanovisko vlády, že z pohledu organizace a přípravy samostatných voleb je zákon v podstatě velmi těžce realizovatelný, neboť není technicky možné zajistit doručení hlasovacích lístků pro druhé kolo přímo voličům do schránek v navrhovaném termínu, což je jeden den před dnem voleb. Což je také velmi důležité samozřejmě nejenom pro kandidáty, ale veškeré politické strany.

Takže v návaznosti na to, co tady zaznělo, navrhuji zamítnutí tohoto návrhu zákona již v prvním čtení. Pokud tento můj návrh nebude přijat, dávám návrh na vrácení zákona k přepracování. Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní tedy pokračujeme v obecné... Dobře, tak máme nejdřív zamítnutí, a když neprojde, tak vrácení zpátky předkladateli. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my se ztotožňujeme s tím, že je problém, že je ve druhém kole senátních voleb velmi nízká volební účast a že to snižuje i prestiž celé instituce. Daleko rozumnější nám přijde bavit se skutečně o tom, aby byla volba do Senátu jednokolová.

Byli tam i senátoři. Myslím si, že to je cesta, kterou bychom se měli vydat. Ale obávám se, že ty dva týdny to neřeší.